Děkuji za slovo. Dovolte, abych také já krátce zareagovala na slova svých předřečníků.

Považovali jsme v té chvíli za velmi důležité, aby opozice podala ruku ke společnému usnesení, podpořila vládu a také jí takto vyslovila mandát. Z tohoto usnesení, které jsem velmi konzultovala právě s panem předsedou Karlem Schwarzenbergem, vyjímám několik odstavců: Poslanecká sněmovna vnímajíc obavy části české veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu apod... Ale kvůli času zkrátím své vystoupení na upozornění na dva body, o kterých jsme hlasovali a které jsme prosadili: Poslanecká sněmovna konstatuje, že a) klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a b) rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími.

Jsem přihlášená ještě potom k řádné přihlášce, takže bych ještě pohovořila o hodnotách, o kterých zde mluvila také má předřečnice.

Já vám také děkuji za respektování času. Nyní tedy pan poslanec Tomio Okamura a připraví se paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Vážené dámy a pánové, tomu, co tady říkala paní poslankyně z TOP 09, moc nevěřím, protože všichni si pamatujeme na výroky pana Schwarzenberga, který tady vítal a chtěl přijímat imigranty do České republiky.

Jinak, prosím vás znovu, abychom tady přestali používat to slovo uprchlíci. Jsou to normální ekonomičtí migranti. Takže to, že oni se snaží přicházet pouze do zemí, kde můžou nejvíc vysát z evropského sociálního systému, to je myslím zcela jasné. A dále je potřeba samozřejmě zdůraznit, že je potřeba všechny nelegální migranty vracet, nikoliv je tady zadržovat v Evropské unii. To je obrovské pochybení a Česká republika v tomto ohledu prostě ten tlak dostatečně nevyvíjí, nebo možná dokonce žádný. Takže to je takové shrnutí k tomu, co tady říkala paní poslankyně za TOP 09. Nyní tedy paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Až se vrátím do svého poslaneckého obvodu a budou se mě ptát moji občané, co jsme tady v Poslanecké sněmovně udělali pro jejich ochranu a bezpečnost... Já nevím, co jim řeknu. Jsem velmi ráda, že už mezi nás přišel pan předseda vlády, a já se ho ptám, aby mi tady z tohoto místa zodpověděl, jaké budou kroky vlády, této vlády, pro občany České republiky! Co udělají pro bezpečnost hranice? Co udělají, když se uzavřou hranice Rakouska a Německa? Jak se budeme bránit? Jak budou ochráněni naši občané? Já potřebuji jasnou odpověď! Mě nezajímá, kde pan ministr zahraničních věcí všude byl a co viděl! Mě zajímá, co bude uděláno pro bezpečnost našich občanů!! Prosím konkrétní kroky, co my budeme činit! Žádala bych jasnou odpověď. Děkuji. Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Jenom krátce bych tady edukoval pana poslance Okamuru prostřednictvím pana předsedajícího.

To jsou synonyma slova migrant. Takže já tady chápu, že se pan poslanec Okamura snaží edukovat TOP 09, ale já myslím, že by se měl sám zamyslet nad svými výroky. Já vám také děkuji.

Kolegyně a kolegové, já jsem nechtěl vystupovat ve faktické poznámce. Já vlastně vystupuji proti nim. To jsou vlastní témata. Já bych chtěl vyzvat pana předsedajícího, aby nějakým způsobem zjednal pořádek.

Konkrétně pan poslanec Kučera reagoval v rámci faktické poznámky. Nyní tedy pan poslanec Novotný a po něm pan poslanec Okamura. Pěkné dopoledne. Moje vystoupení bude krátké a bude skutečně faktickou poznámkou. Já bych jenom ještě zpětně zareagoval na vystoupení pana ministra Zaorálka. Myslím si, že ta debata už je dlouhá, že jsme dneska pochopili, že vláda České republiky pevně podporuje společné evropské neřešení problému. A že je to pravda, zjistíme zase v létě, až se k tomu vrátíme, protože zjistíme, že ta opatření, která tady byla zmíněna, nefungují. Je to velmi jednoduše představitelné, že fungovat nebudou. Další pokračování této debaty mi nepřipadá příliš efektivní. Další faktickou poznámku pan poslanec Okamura. Dobrý den, vážené dámy a pánové. No tak já musím zcela odmítnout to, že by mě tady někdo omezoval v diskusi. Já jsem vždycky poctivě reagoval na vystoupení předřečníků, dával jsem si na to velmi dobře pozor, abych vždycky reagoval, dělal jsem si poznámky. A to, že je vám nepohodlné, když vás tady kritizuje představitel opozičního hnutí, našeho SPD, a že to neradi slyšíte, no tak to sice chápu, ale s tím já nic nenadělám.

To je prostě fakt. A ještě řeknu jednu věc. Kdyby tady pan ministr zahraničí Zaorálek nehovořil padesát minut, protože je to třeba zrovna v přímém přenosu České televize a vláda si tady chtěla udělat monolog na padesát minut, kdy nám tady řekl fakta, která my všichni dávno víme, a nic nového jsme se v podstatě nedozvěděli pro občany České republiky a pro konkrétní řešení, jak tedy je vláda připravená, teď za dva měsíce, kdy se oteplí, nebo za měsíc a přijde další migrační vlna, no tak už jsme mohli dávno být dále a nemuseli jsme tady poslouchat tento padesátiminutový monolog.

Slyším, že se tady dohodly nějaké kluby na něčem apod. My u těch jednání nejsme. Přestaňte to dělat za našimi zády.